Takže já vám tímto děkuju za pozornost a za vstřícnost při projednání této novely zákona podle § 90. Děkuju. Děkuju pěkně.

Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, jak už řekl pan zástupce navrhovatele, jedná se o nezbytnou reakci na přijetí nových nařízení Evropské unie v oblasti společné zemědělské politiky.

Děkuju panu zpravodaji za jeho vystoupení. Otevírám obecnou rozpravu, do které se zatím nikdo nehlásí. Není tomu tak. Obecnou rozpravu tedy končím. Ptám se na případná závěrečná slova, ale myslím si, že nebude zájem.

Pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo. Jenom krátce. Ty důvody tady již zazněly, takže nebudu je tady opakovat. Ministerstvo zemědělství spolupracovalo na zvolené formě poslanecké iniciativy, podporujeme to a podporujeme, aby předkládaný návrh zmíněných poslanců byl schválen již v prvním čtení podle § 90. Děkuji za pozornost. Děkuju pěkně.